Poprosím ještě zpravodaje garančního výboru, kterým byl výbor pro bezpečnost, zpravodajem je pan poslanec Zdeněk Ondráček.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Máte slovo, pane ministře. Děkuji, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, velmi stručně. Jenom připomenu, že reaguje na brexit, implementuje nařízení EU, které se týká průkazu totožnosti, a v té souvislosti upravuje právní postavení vzdálenějších rodinných příslušníků občanů EU. Dovolte mi, abych využil té možnosti a poděkoval zejména členům výboru pro bezpečnost za rychlé projednání návrhu, díky kterému je stále možné splnit lhůtu pro implementaci nařízení EU, které se týká průkazu totožnosti. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Janulík. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, jenom krátce.

Napravuje desítky let trvající nespravedlnost.

Děkuji vám za podporu. Já vám děkuji.